Takže děkuji. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Řádně přihlášený pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče. Paní ministryně, páni ministři, pane předsedající, v podstatě je dobře, že se tento materiál dostane dál do projednávání.

Nicméně chápu jeho potřebu k projednání. Takže doporučuji posunout do dalšího čtení. Já vám také děkuji. Pan poslanec Laudát. Já na rozdíl od pana poslance Kudely dávám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do příští schůze. Ministr zahraničí tady není přítomen. Za další, je to materiál, který předkládá ministr průmyslu a obchodu. Ministr průmyslu a obchodu není a zastupující v současné době ministr průmyslu a obchodu Bohuslav Sobotka je prostě nepřítomen. Takže dávám procedurální návrh, aby se to přerušilo do dubnové schůze. Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že jste přednesl procedurální návrh, tak o něm dám hlasovat bez rozpravy. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Zopakuji návrh, který zde zazněl. Jedná se o procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do příští schůze jednání Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 56. Tento návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Já se táži, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Sklenák. Prosím. Paní ministryně zde sdělila důvody, které vedly vládu, že navrhla projednávání podle § 90. Takže já v reakci na tento krok navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na dvacet dnů. Na dvacet dnů je možné pouze se souhlasem předkládajícího. Souhlasí. Dobře. Faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Máme tady tři ministry. Bereme tady odborné návrhy zákonů. To znamená, oni o tom vědí stejně tolik jako většina z nás.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu musím říct, že prostě neměli jsme tady zpravodaje a nemáme tady tři ministry. Já nevím, když se podíváte na to zkrácení na dvacet dnů, jak by to hospodářský výbor vůbec stihl seriózně projednat. Ten to asi dostane jako garanční výbor. Já pro zkrácení až na dvacet dnů bych tedy nehoroval, protože podle mého názoru se to seriózně stihnout nedá.

Děkuji. Nejprve pan zpravodaj, poté pan poslanec Laudát. Abychom si ujasnili některé věci. To je návrh transpozice evropské směrnice, kterou zpracoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže, a ten návrh posiluje posiluje možnosti privátních subjektů soukromoprávních uplatňovat náhradu škody, pokud ta škoda byla způsobena českým státem, na základě pravidel EU, která jsou popsány v té směrnici. Tak nevím, proč tady z nějakým procedurálních důvodů chcete poškodit soukromoprávní subjekty v České republice. To opravdu nevím. Je to v jejich prospěch.

Prosím. Děkuji. Já tedy nevím, ale je to první čtení. A nezlobte se na mě... Pak chci vědět od paní předkladatelky, jak dlouho prostě máme transponovat tu záležitost. Jak dlouho o tom vláda ví. A já si dokážu představit zkrácení na třicet dnů. Vždyť to přeci do léta ještě projednáme. Proč najednou ten spěch? Vaše ministerstva nefungují. Nezlobte se na mě. Vy nejste schopni jim dát ani politické zadání a věcné zadání, co mají ti úředníci dělat. Podívejte se, v jakém stavu jsou telekomunikace. To znamená, že já nemám námitek proti tomu, aby se to zkrátilo na třicet dnů. Ale pokud se týká dvaceti dnů, jestli na tom budete trvat, tak zvážím společně s klubem ODS veto na těch dvacet dnů v souladu s jednacím řádem. Ale než to udělám, tak bych skutečně chtěl, abyste dali na stůl fakta, data, jak dlouho o tom vláda věděla. Děkuji. To znamená, škrtám si zkrácení lhůty na dvacet dnů z důvodu veta. Všechny vás eviduji, ale postupně. Nejprve faktická poznámka pana poslance Pilného. Poté faktická poznámka pana poslance Sklenáka, to je přednostní právo pana zpravodaje. Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou.

On pan kolega Laudát řekl, že možná zváží veto. Takže já stahuji svůj návrh na dvacet dnů. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Poté pan poslanec Laudát v pořadí, tak jak jste se přihlásili. Prosím. Já myslím, že je rozumné přihlásit se k těm třiceti dnům. Takže to navrhuji místo těch dvaceti. A bude příležitost prodiskutovat ty detaily případně na výboru. Předpokládám, že to nebude nic složitého. Opravdu jde o to sladit české právo s evropským podle té směrnice v případě žaloby soukromoprávních subjektů, pokud mají pocit, že jim vznikla škoda díky rozhodování úřadu v České republice. Čili z tohoto pohledu myslím, je to správné. Snad znovu zopakuji, že ten návrh transpozice té směrnice připravil Úřad na ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti.